Prosím, máte slovo, pane předsedo.

Samozřejmě že pro sociální demokracii je prioritou navýšení rodičáku.

My tady férově říkáme, že abychom mohli těm mladým rodinám ty peníze vyplatit, tak musíme něco udělat s příjmy.

Naopak, třeba můj pozměňovací návrh k dani z tabáku zvyšoval cenu krabičky sice v delším horizontu, ale více, než navrhuje vláda. Takže já vím, že to chcete otočit, ale pravda byla úplně, úplně někde jinde. Ale řekněme si, jak to je.

To není žádná pravda. To je vaše pohádka, které vy možná věříte. Ale tak to prostě není. A my voličům a občanům říkáme pravdu. Není to potřeba. To vám nevadí? Takže ani těch 8 miliard nevisí vůbec na tom, jestli bude schválen daňový balíček ano, nebo ne. To je naprosto logický postup.

Takže tam nehrozí, že by na to ty peníze nebyly. Pak můžeme někdy v dohledné době dohlasovat daňový balíček. My už jsme řekli všechno, co jsme řekli.

Já to respektuji.

Tady jsem slyšel kolem 14. hodiny vzrušená slova pana předsedy Chvojky. Vždyť on navrhoval to samé vlastně!

Zase s tím máte problém. Zase to nechcete projednat! Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Neříkám to rád, ale po panu ministrovi kultury i pan ministr vnitra prezentoval totální neznalost rozpočtové problematiky.

Je to prostě otázka vládních rozpočtových priorit, které jsou absolutně volné. Je tady jednoduchá otázka. Co je pro vás důležitější? Schválení rodičovského příspěvku, nebo zvýšení daní?

A vy říkáte: Ne, ne, ne, ne. Nemá!

To jsou prostě příjmy státního rozpočtu.

Dovolte mi říct pár slov. To bude velmi zajímavá debata. My jsme si jako naše menšinová vláda uzavřeli vládní prohlášení a tam jsme si dali určité úkoly.

Dohodli jsme se na dalších věcech. A já bych chtěla říct, že tato velice nedůstojná debata nedůstojná debata, skutečně si myslím, že občané z toho nemohou mít žádnou radost, z této debaty. Tak já skutečně jsem dostala od opozice návrh. Já až dodneška jsem se cítila být vázána nějakou debatou, která byla interní, ale protože už dnes to opoziční poslanci zdvihli, že ten návrh mi dali, a dokonce ho tady nepřímo popsali, tak já ho prostě vysvětlím. Teď už se necítím být vázána prostě nějakou... nějakou dohodou, protože to tady zaznělo na mikrofon.

A třetí byl návrh, a ten by byl případně k diskusi, to byl návrh, se kterým přišel pan ministr zemědělství, abychom nechtěli navýšení poplatku na katastr, ať jsem korektní.